Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 38. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás tady vítám. Tuto schůzi svolal předseda Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti již 43 poslanců. Pozvánka byla rozdána prostřednictvím poslaneckých klubů dne 14. prosince 2015. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Náhradní kartu číslo 17 má pan předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček a náhradní kartu číslo 8 má pan poslanec Bohuslav Chalupa. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů zápisu této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Jiřího Miholu a paní poslankyni Martu Semelovou. Pan poslanec Holeček má náhradní kartu číslo 13, ještě oznamuji. Opakuji tedy, navrhuji, abychom určili pana poslance Jiřího Miholu a paní poslankyni Martu Semelovou. Má někdo jiný návrh? Jestliže tomu tak není, o tomto návrhu na určení ověřovatelů dám hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby pan poslanec Mihola a paní poslankyně Semelová byli ověřovatelé zápisu, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že jsme ověřovateli 38. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Jiřího Miholu a paní poslankyni Martu Semelovou. Paní poslankyně Nohavová má náhradní kartu číslo 3. Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: pan poslanec Petr Adam ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Zuzka Rujbrová Bebarová z osobních důvodů, paní poslankyně Vlasta Bohdalová z osobních důvodů, pan poslanec Jaroslav Borka z pracovních důvodů, pan poslanec René Číp ze zdravotních důvodů, pan poslanec Radim Fiala z rodinných důvodů, paní poslankyně Pavla Golasowská z rodinných důvodů, pan poslanec Miroslav Grebeníček z pracovních důvodů, paní poslankyně Milada Halíková z osobních důvodů, pan poslanec Pavel Havíř z pracovních důvodů, paní poslankyně Olga Havlová z pracovních důvodů, pan poslanec Pavel Holík z pracovních důvodů, paní poslankyně Jitka Chalánková z osobních důvodů, pan poslanec Rom Kostřica z osobních důvodů, pan poslanec Josef Novotný ze zdravotních důvodů, pan poslanec Igor Nykl ze zdravotních důvodů, pan poslanec Miroslav Opálka bez udání důvodu, pan poslanec Herbert Pavera z osobních důvodů, pan poslanec Martin Plíšek ze zdravotních důvodů, pan poslanec Karel Pražák z důvodu zahraniční cesty, paní poslankyně Anna Putnová z osobních důvodů, pan poslanec Adam Rykala z osobních důvodů, pan poslanec Jan Sedláček z osobních důvodů, paní poslankyně Miroslava Strnadlová z osobních důvodů, pan poslanec Josef Šenfeld ze zdravotních důvodů, pan poslanec Jiří Štětina z osobních důvodů, pan poslanec Karel Tureček z osobních důvodů, paní poslankyně Dana Váhalová z pracovních důvodů, pan poslanec František Vácha z pracovních důvodů, pan poslanec Ladislav Velebný ze zdravotních důvodů, pan poslanec Pavel Volčík z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Rostislav Vyzula ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Markéta Wernerová z osobních důvodů a pan poslanec Jiří Zlatuška z pracovních důvodů.

Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž nelze rozšiřovat schválený pořad.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Jak se dívám na pana předsedu, tak jsem vás zkřížil, omlouvám se. Prosím, pane předsedo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vítám vás v tomto pozdním předvánočním čase a jako zástupce předkladatelů bych vás chtěl seznámit s důvody, proč jsme se tady sešli. S důvody, které nás vedly k svolání této mimořádné schůze. My bychom na této schůzi chtěli udělat ještě něco dobrého před Vánoci a chtěli bychom odložit kontrolní hlášení, tzv. kontrolní hlášení plátce DPH, o jeden rok. Jak asi všichni dobře víte, tak povinnost podávat kontrolní hlášení byla stanovena v zákoně o dani z přidané hodnoty v prosinci roku 2014. Asi si také vzpomenete, že už tehdy jsme varovali před tímto institutem, před tímto nástrojem. Varovali jsme před tím, že to je poměrně velký zásah pro podnikatele, že zákon přináší nové povinnosti, přináší novou administrativu, že bude také znamenat vysoké náklady. Jenom když jsme se podívali do důvodové zprávy, tak bylo zřejmé, že dodatečné náklady pro podnikatele by měly dosáhnout v souhrnu až 1,5 mld. korun a že vyplnění nebo zpracování každého zpracování bude stát podnikatele 3,5 hodiny času, což také není žádná maličkost. Ministr financí a celá vládní koalice naše výhrady tehdy neslyšeli a zákon byl schválen. Můžete se ptát no dobře, tak to se stalo před rokem a proč teď přicházíte s tím, že by se mělo kontrolní hlášení odložit? Ten důvod není jenom v tom, že zákon je špatný a přináší zbytečnou... nebo ten institut je špatný a přináší zbytečnou zátěž pro podnikatele. A my bychom chvíli před účinností tohoto opatření chtěli dosáhnout jeho odložení právě proto, že ten rok, který byl k dispozici, nevyužilo Ministerstvo financí na to, aby se dobře připravilo, a hlavně aby dobře připravilo a informovalo podnikatele o jejich nové povinnosti.

Naopak když se třeba podíváte na zjištění Hospodářské komory, tak zjistíte, že osmnáct, pouhých osmnáct procent podnikatelů říká, že je na novou povinnost připraveno a že je dostatečně informováno. To, co my tady navrhujeme, není jenom nápad opozice. Už jsem slyšel některé koaliční poslance, jak říkají: opozice musí pořád kritizovat, a proto nám chcete blokovat tady to velmi významné opatření. Dámy a pánové, není to jenom záležitost nebo názor opozice. Odložení mj. podporuje Hospodářská komora, Asociace podnikatelů a manažerů. S institutem nesouhlasí takové renomované komory, jako je Advokátní komora nebo Komora daňových poradců, která tomu nepochybně rozumí.